Je to tedy v oblasti vzdělávání. Tematický okruh je zaměřen na povědomí o způsobech ochrany zdraví a bezpečí. A ta druhá oblast se týká, jak se chovat obezřetně při setkání s cizími a neznámými lidmi. Tam je to ještě více zaměřeno na tu oblast setkání s neznámými lidmi, protože malé děti samozřejmě jsou bezbranné, neumějí reagovat dostatečně tak jako třeba dospělý jedinec. Jestli mám ještě chvilku, tak se vám je pokusím tady načíst. Je to: Uvědomit si vůbec to nebezpečí, že hrozí tomu dítěti. Jak se chovat přiměřeně právě ve svém známém prostředí, naopak jak se chovat v prostředí neznámém. Jak se vyhnout vůbec tomu nebezpečí. Jak reagovat, když se k něčemu takovému schyluje. Jak se vůbec proti tomu bránit.

Děkuji, pane ministře. Stihl jste to úplně přesně. Konstatuji, že jsme pro dnešní jednací den ukončili projednávání ústních interpelací. Přerušuji jednání Sněmovny do zítřka do 9 hodin ráno, kdy budeme pokračovat podle schváleného bodu pevně zařazenými body.